Nevím, to si musí zodpovídat krizový štáb kraje.

To nejde. To vše tady je a je popsáno.

Dovolte mi ještě okrajově zmínit jeden problém, který jsme tady neřešili, a to je zdravotnická síť.

Ale je to poučení.

K tomu míří ještě moje další otázka. Zase mírně mimo, ale budu apelovat na vládu. Jistě sledujete média, vnímáte, jaký má momentálně Ostrava problém s lékařskou fakultou. Tady budu apelovat na nepřítomného ministra školství pana Plagu a ne přítomného, pardon, přítomného pana ministra zdravotnictví.

Zkuste se zamyslet nad tím, že i Moravskoslezský kraj potřebuje lékařskou fakultu a že by bylo velice dobré, aby zůstala zachována, aby mohla vychovávat ty odborníky, kteří jsou schopni v regionu pomoci, aby se nám nestávalo to, co se nám stává teď, když takováto infekce vypukne.

My jsme je nezpůsobili. Způsobil to neviditelný virus, který má dlouhou inkubační dobu, a proto je nebezpečný, a šíří se podobně, jako se šíří chřipka.

Zkusme se vrátit k tomu, že všichni jsme na jedné lodi, všichni bojujeme s neviditelným nepřítelem, a zkusme se taky na to soustředit.

Krizové řízení a krizové plánování existuje, je tady, a v České republice je dokonce na jedné z nejvyšších úrovní v Evropě. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Dobré popoledne, dámy a pánové. Začal bych tím, co se tady hovořilo na téma vyhlášení stavu nebezpečí. Ale nedošlo k tomu, co by znamenalo kolaps celého kraje. Všechny složky fungují. My jsme to řešili každé zasedání bezpečnostní rady kraje a předtím ještě krizového štábu.

Naopak to rozhodnutí nám velmi pomohlo zvládnout tuto situaci a pomáhá i teď.

A stále je připravena paní poslankyně Richterová.

Myslím si, že právě to, že se zrušila orlovská nemocnice, způsobuje dneska přetížení havířovské nemocnice.

Nebyla zrušena. Byl pouze změněn charakter její péče, kterou poskytuje, takže prosím, nemaťte tady lidi. A hlavně do televizních kamer.